Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je pro?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.